Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam od 16 hodin zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Farský zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel zdravotní důvody, pan poslanec Grospič zahraniční cesta, pan poslanec Heger pracovní důvody, pan poslanec Janulík zahraniční cesta, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček Jan zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Šrámek do 16 hodin pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Ženíšek do 16 hodin pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš rodinné důvody. Pak tady mám omluvu pana ministra vnitra, ale ten je přítomen, takže omluvu stahuje. Paní ministryně Marksová se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický od 17 hodin pracovní důvody, pan ministr Zaorálek zahraniční cesta. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než budu pokračovat a prosím o klid tak bych chtěl mezi námi přivítat nového člena vlády, pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, a popřát mu hodně úspěchů v jeho náročné práci. Pan poslanec Štětina hlasuje s kartou číslo 1.

O tomto bych nechal hlasovat a poté bychom se posunuli dále. Kdo souhlasí s mým návrhem?

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, já mám doplňující návrh. Já jsem mluvil se senátorem, který je pověřen Senátem, aby tyto návrhy tady obhajoval, a navrhuji, že bychom tyto dva body zařadili jako první dva na příští pátek. Zeptám se, zda je námitka, abychom to zvládli jedním hlasováním, to znamená, zařadit do schůze a pevně zařadit jako první dva body na příští pátek námitku nevidím. Takže ještě upozorním kolegyně a kolegy, a budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.